Ale toto všechno musí činit vláda, toto všechno musí činit ministr zemědělství, a ne se dívat na to, že máme nejvyšší ceny potravin. Tak prosím, začněte už činit, otevřeme dneska tenhle ten bod a uklidněme lidi alespoň v jedné věci. Děkuji, pane místopředsedo. Jako první.

Jsme ve změně pořadu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Mezirezortní pracovní skupina pracuje, Ministerstvo zemědělství pracuje, jednáme, využíváme všech možností, zákonných možností, kontrolních mechanismů, abychom napravili tu situaci.

Zaznělo téma vejce. Já jenom bych chtěl upozornit, ano, i v mediálním prostoru na přelomu ledna února zaznělo, že máme vejce za 8 korun, dokonce do Velikonoc vejce budou stát 10 korun.

Děkuji za pozornost.

Dobré ráno, paní předsedající. První bod, kde bych požádala Sněmovnu o zařazení, už se stává v podstatě tradičním bodem.

Situaci na zámku Štiřín považuji za velmi vážnou. Zámek Štiřín, který je nejlépe udržovanou památkou České republiky a byl, nebo možná ještě stále je ve správě Ministerstva zahraničních věcí, byl označen za nepotřebný majetek a směřuje z Ministerstva zahraničních věcí do rukou Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, kde bude nebo možná už je nabízen k využití jiným státním organizacím, a pokud se nenalezne zájemce, pak směřuje k prodeji do soukromých rukou.

Zaměstnanci jsou ve výpovědní lhůtě a dle mých informací jsou doma.

To nemá vlastní? Bude za ni platit nájem, nebo jak bude financován servis strojů za desítky milionů korun? Jak budou hrazeny pohonné prostředky?

Pokud totiž zámek přejde do soukromých rukou, tyto investice dostávají zcela jiný záměr.

Já všechny tyto záležitosti považuji za velmi závažné, a to včetně dalších nejasných nákladů, jako jsou například vyplacené částky na advokátní služby za období šesti měsíců mezi lety 2021 a 2022 v částce převyšující 1,5 milionu korun, a takto bych mohla pokračovat dál. A proto žádám o zařazení tohoto bodu na dnešní jednání jako první bod. Tak to je k tomu prvnímu bodu.

A to mě tedy velmi zarazilo.